Kdo je proti? Děkuji. Návrh nebyl přijat.

Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Návrh nebyl přijat.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko ministerstva?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko ministerstva? Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je A.A.

Prosím stanovisko. Je to i návrh, který schválil rozpočtový výbor, tím pádem doporučil. Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji. Návrh byl přijat.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.

Omlouvám se. Ano, děkuji.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji. V hlasování číslo 31 je přihlášeno 189 poslanců a poslankyň, pro 50, proti 93. Návrh nebyl přijat.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Prosím stanovisko ministerstva. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji. Návrh byl zamítnut.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je K1, poslanec Zbyněk Stanjura, a týká se opatření v daních z příjmů na podporu elektromobility. Děkuji. Zahájil jsem hlasování číslo 34. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko ministerstva? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji. Návrh nebyl přijat.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.